Takže ještě zpátky. Je ten program socialistický? Z pohledu myslím sociálně demokratický.

Je pravicový? Ani náhodou.

Tam se perou Babišovy úspory se Sobotkovým rozdáváním. Byl bych rád, kdyby skončil aspoň neutrálně. Obávám se, že to nemusí dopadnout vůbec dobře.

Entropie, jak známo, mám technické vzdělání, ještě že jsem si vzpomněl, je míra neuspořádanosti systému.

Nicméně pokud vezmeme společenskou, nebo nárůst entropie ve společenském systému, tak já si myslím, že to nebylo o tom, jestli tady pravicové ony nebyly moc pravicové koalice v uplynulých sedmi letech dělaly něco dobře, nebo špatně. Ale to, proč zjevně narůstá entropie, je nedostatek autorit ve společnosti nebo jejich potlačování. Eroze elementárních hodnot, složité zákonodárství, to už věděli Číňané čím více zákonů, tím více zlodějů. Nevymáhání práva.

Doufám, že ne dramatické.

Veřejnosti bych jenom řekl znova a zdůraznil: Je tady pravicová opozice, TOP 09 a ODS. A pak je tady opozice napůl.

Takže této poloopozici to dává skvělou příležitost. Pokud by se snad této vládě, a já si myslím, že si to tady přejeme všichni, aspoň něco povedlo, tak k tomu se přihlásí. Děkuji vám za pozornost, že jste vydrželi poslouchat. K první faktické poznámce je přihlášen pan Vladimír Koníček.

A na straně 10 je usnesení Poslanecké sněmovny k účasti členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny a tam se praví, že Poslanecká sněmovna stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze Poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Vážený pane předsedající, já bych vás požádal, abyste přerušil schůzi do doby než uvedete stav do souladu s tímto usnesením. Děkuji.